Ano.

To jako v každém případě. Ale to je shoda. Na dobrých zákonech pojďme spolupracovat. To v každém případě. To je určitě dobře. To je v pořádku.

Bydlení neřešíte. Bojí se mít děti.

Takže tohleto je opravdu problém. My říkáme vždycky, že pomoci skutečně potřebným ano, ale vy jste úplně zapomněli na české občany. Vy to děláte cíleně.

My prostě potřebuje nutně podpořit rodiny s dětmi.

Ostatně to je ekonomická knížka. Náklady obětované příležitosti dětí jsou v rozvinutých zemích větší než v rozvojových.

Ale samozřejmě mají jiné zvyky.

A tady se správně poznamenává v této knize, že stárnutí populace není signálem úpadku, nýbrž bohatství. Máme více volného času, větší bezpečnost, více vzdělání, více civilizačních vymožeností, více potravin, zdravější a delší život.

A měli bychom to řešit. Měli bychom to řešit. Vláda by to měla řešit.

A to je přesně ten problém.

Bude se zvyšovat navěky? To jsou ty otázky. Někteří tvrdí, že délka života již více či méně dosáhla toho horního limitu.

Bude plodnost klesat donekonečna?